Jenom připomenu, že co se týká lokálních investic, nebo využití pro města a obce, tak se je nepodařilo prosadit do takzvaného REACTu, byť jsme se o to samozřejmě snažili a nějaké původní představy takové byly.

Chci zdůraznit, že dopady ekonomické krize na města a obce jsou samozřejmě velké.

Ale Národní plán obnovy je tady teď tady na stole a teď má poskytovat tu příležitost.

Když se ale podíváme do obsahu této komponenty, tak si musíme říci, že se jedná primárně o státní dopravní investice a investice do státní dopravní infrastruktury. Nejsem si zcela jist, jakým způsobem jsou právě v Národním plánu obnovy akcentovány například otázky obnovy vozového parku, ať už se týká železnic, nebo ať už se týká veřejné dopravy.

Vedle investice do vozového parku, ať už železnic, nebo obecně veřejné dopravy, je tam jedna specifická věc, která může vypadat na první pohled jenom jako zájem nějakého omezeného počtu samospráv. Když si sečteme počet obyvatel ve městech, která tuto infrastrukturu využívají, tak se dostaneme k velmi vysokým číslům. Znovu může být v tom operačním programu Doprava, ale myslím si, že právě zaměření Národního plánu obnovy faktický důraz na řekněme nějaký zelený segment života ve městech i v naší celé zemi by toto přesně naplňoval. A to, že nakonec se veřejná doprava v tomto smyslu, nejenom tedy peníze do kolejí bych tak řekl, železničních kolejí, v tom zobrazila málo, je prostě chyba.

Druhé téma je revitalizace brownfieldů.

Nakonec tam není. Ale to, co se jeví jako malá suma ve velké částce 170 nebo více miliard korun, tak pro územní dimenzi, pro samosprávy by představovala velmi výrazné navýšení a velmi výraznou pomoc. Určitě bychom takových příkladů našli celou řadu. Zmiňoval jsem ty, které jsou pozitivní.

Prosím, máte slovo.

Mnozí se tomu vysmívali. Mnozí říkali, co si tady představujeme. A přitom v Evropské komisi už vznikal program, který říkal, že je potřeba obnovit po pandemické krizi ekonomiku členských zemí, tedy včetně České republiky. Mohu zopakovat fakta.